Já bych na začátku řekl, že legislativně technické úpravy nebyly načteny nebo zapracovány.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 97, přítomno 98 poslanců, pro 98, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Stanovisko, paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Jedná se o osvobození příjmů z titulu pracovní povinnosti podle krizového zákona.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 101, přítomno 99, pro 45, proti nikdo.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 102, přítomno 99, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko, paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko, paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Děkuji.

A už se tam vede nějaké prokazování.

A zkoumá se to. A my skutečně sjednocujeme ty postupy.